Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 12. února 2020 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava byla ukončena, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

U stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místo paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Roman Kubíček. Protože rozprava byla ukončena, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, tak bychom mohli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona, ale s přednostním právem se hlásí pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

V tuto chvíli hlasujeme o zákonu, který je protiústavní, protože změna Ústavy nebyla přijata.